No protože potřebují ta místa pro svoje kámoše, pro svoje kolegy. Když se podíváte na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tam se navyšuje počet úředníků o 40. Rozumíte tomu?

Jo, takže bude otevřeno pro Ukrajince.

Ministerstvo dopravy plus 10.

Já jsem už opakovaně říkal, že když chtějí šetřit, tak by měli propustit všechny členy svých stran pětikoalice. Protože samozřejmě tam nalezlo tolik lidí. Disponuje údajně, podle tisku má čtyři auta, a tak dále.

Evidentně nic. Protože pan premiér to neřídí. Já kdybych byl premiér, tak vám řeknu: ukažte všechny nájmy ministerstev a institucí s cizími subjekty.

To je například téma. A majetek, kolik máte majetku? Strašně moc.

Ušetřili dva. Já kdybych tam byl, tak ušetřím minimálně 200 nebo 300.

Takže já si myslím, že by nám to měl tady někdo vysvětlit, proč ty jednotlivé agendy navrhují navýšení? Co vlastně některé ty instituce dělají?

A vlastně vy žijete z našeho dědictví.

Muzeum totality. Nová scéna, taky jsme vám připravili.

Pro stát. Pro stát.

Úřady práce budou o svátcích a o víkendu v pohotovosti kvůli změně podpory. Takže bereme lidi.